Stanovisko výboru pro sociální politiku nedoporučuje. Omlouvám se pane ministře?

Prosím.

Stanovisko garančního výboru bez stanoviska.

Jedná se o zvýšení starobního důchodu o tisíc korun měsíčně pro poživatele starobního důchodu, který je ve starobním důchodu více než tentokrát 20 let. Stanovisko garančního výboru bez stanoviska. Pane ministře, prosím. Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

Zkráceně tento pozměňovací návrh znamená zrušení zvýšení základní výměry důchodu z avizovaných 9 % na 10 %. Pane ministře? Mohu tedy zahájit hlasování.

Dalším hlasováním bychom se vypořádali s pozměňovacím návrhem, který přednesla opět paní poslankyně Adamová Pekarová a je označen A2, mimo jiné řeší v okruhu pojištěných osob osoby pečující osobně o osobu mladší deseti let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni 1.

Návrh byl přijat. Takže postoupíme dál. Děkuji.

Pane ministře? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Přihlášen 131 poslanec, pro 45, proti nula. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko garančního výboru bez stanoviska. Pane ministře?

Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

Pane ministře?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko garančního výboru bez stanoviska. Pane ministře? Přistoupíme k hlasování.

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko garančního výboru bez stanoviska.

Návrh byl zamítnut.

Pane ministře? Ještě jednou. Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut. Prosím.